Konkrétní příklad.

Proč ne? To jsou konkrétní příklady. Ano, jsou s tím spojené otázky výměny vzduchu, dezinfekce prostor, nějakých režijních opatření, ale to se dá všechno vyřešit. Já vím, že v rámci covidové krize má každý nějaké Prosím?

Proč je sport důležitý.

Nepokládám to za správné, a neměřím nikomu dvojím metrem.

Tak to má podle mého soudu být.

Ale vysokoškoláci jako by snad zůstávali bokem zájmu. Řeší se maturanti. Furt maturanti, maturanti, maturanti. Pokládal bych to za dobré, vhodné a pokládám to také za velmi důležité.

Je to velmi důležité. Nezapomínejme na vysokoškoláky. Přijde mi rovněž, že se zapomíná na kulturu.

Nedovolím si opomenout opatření. Jakožto člen ústavněprávního výboru jsem se opakovaně vyjadřoval k charakteru opatření, typu a zákonnému zmocnění, podle kterého jsou opatření vydávána.

Není tomu tak.

Co je na celé věci velmi důležité a co osobně pokládám, když se snažím tu otázku, proč nepodpoříme nouzový stav, vysvětlovat.

To je ten důvod, to je to, co nám na tom tak velmi vadí. Mě třeba velmi udivuje, že tady plédujeme za zvýšení kompenzací, za zjednodušení kompenzačních programů;

To znamená, otázka kompenzací je citlivá a je naprosto zvláštní a absurdní, že se najednou podaří dojít k politické dohodě, že se zdvojnásobí kompenzační bonus, že se to začne zjednodušovat.

Vytýkám před závorku, že podporuji to, aby bylo právo vynucováno, aby byla opatření dodržována, ale je nutné také, aby podnikatelé věděli, co je po právu a co po právu není.

Hraniční situace nebyly vyjasněné, to znamená, že jste třeba nevěděli, jestli tu vaši živnost můžete provozovat, nebo nikoliv. A za toho stavu vláda chce zpřísňovat opatření?